Děkuji a to byli všichni přihlášení do podrobné rozpravy. Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím. Končím druhé čtení tohoto návrhu.

Kdo je proti? Děkuji vám.